To, že vám poskytujeme informace, tu informaci poskytl pan ministr, já rozhodně ne.

Navážu na to, když jste v podstatě tu zprávu ještě před zveřejněním, minimálně týden před zveřejněním, poskytl třetí osobě, a jako důkaz je elektronický dokument, který byl doručen všem členům komise, ve kterém mají být vaše připomínky k návrhu závěrečné zprávy.

Svědek připomínkuje návrh zprávy vyšetřovací komise, je to tak?

Děkuju. Pan poslanec Gazdík se hlásí s faktickou poznámkou v odpovědi. Prosím. Já se omlouvám, ale to, že konzultuji některé věci se svým asistentem, je snad naprosto přirozené. Také spolupracujete se svými asistenty.

Děkuji. Pan poslanec Strýček znovu k faktické poznámce.

Děkuji. Další faktické poznámky tu v tuto chvíli nemám, takže budeme pokračovat v rozpravě v pořadí přednostních práv podaných písemně. Ano.

Prosím.